Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 89/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

Zavedení poukázek negativně dopadlo na některé zranitelné skupiny příjemců příspěvku na živobytí a přineslo některé praktické problémy. Ty se týkají hlavně osob využívajících zdravotnické nebo sociální služby, kde tyto osoby mají problém s hrazením stravy a základních potřeb v těchto zařízeních. Část dávky ve formě poukázek totiž nelze v některých zařízeních použít. Každý měsíc je tak nutné řešit způsob poskytování poukázek klientům, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních, nebo je o ně např. pečováno v pobytových sociálních službách. Rovněž se ukázalo jako zbytečně náročné vyplácení části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek v situaci, kdy je výše dávky nízká. V tomto případě je totiž finančně dražší výplata poukázek příjemci než samotná výše vyplácené dávky.